Co se týká mého slibu, já jsem ho samozřejmě splnila. Jednak jsme vycházeli ze školské matriky a z dat a statistik Ministerstva školství, dále jsme využili aktualizované údaje, které byly znovu zveřejněny o prázdninách ze strany úřadů práce.

Skutečně se může jednat až o číslo čtyři tisíce učitelů. Z hlediska možné korekce, že do toho vstupují i učitelé a učitelky, kteří jsou evidováni na úřadu práce pouze tyto dva měsíce z jiných důvodů, se nemůže podle našeho kvalifikovaného odhadu jednat o větší rozdíl než tisíc. To znamená, že nejméně tři tisíce učitelů jsou zasaženy touto praxí.

Věnovala jsem tomuto tématu poměrně dost času i v rámci návštěv krajů, které pojímám velmi pracovně.

Samozřejmě počítá s dvanácti měsíci, nikoliv s deseti.

Závěrem bych chtěla přislíbit, že samozřejmě budu pokračovat v pracích na změnách financování regionálního školství, které jsem se zavázala předložit vládě na přelomu roku. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní ministryně, patřil jsem k těm, kteří vás ve druhém čtení vyzvali k tomu, abyste tady předložila čísla, která dokládají to, že ten problém skutečně existuje. Za to vám děkuji. Nicméně musím říct, že metoda, kterou jste tady popsala, mě úplně nepřesvědčuje o tom, že čísla jsou reálná.

Já jsem si naproti tomu dělal jinou metodou zjištění skutečného stavu, a to metodou, že jsem se setkal, nebo aspoň telefonicky spojil s řadou ředitelů napříč Českou republikou a ptal jsem se jich, zda se s takovou praxí setkali, zda o takovém jednání svých kolegů vědí nebo zda to sami používají. Ani jeden mi neřekl, že by něco takového ve svém okolí viděl. Naopak řekli, že toto jednání by oni sami považovali za nemorální a že v žádném případě nepředpokládají, že by jakýkoliv rozumný ředitel takto jednal se svými pedagogy. To je výsledek mého zjištění. Jediné, co připustili, byla situace, kdy poprvé přijímají absolventa vysoké školy.